Vám nevadí, že občané České republiky chodí stále nakupovat potraviny do Polska, do Německa a všude?

Tak tomu nerozumím.

Vy jenom ten Agrofert řešíte.

A může Pekarová Adamová i další lhát, kolik chce, ale každý ví, že to není pravda.

Jasně. Ale vám to vyhovuje, pan ministr financí mi neodpověděl na inflační doložku církevních restitucí 165 miliard.

Proto lidi měli ty úspory a proto ty úspory mají, aby přežili dneska, když přišla tahle asociální vláda. Nedopustili jsme skokový růst potravin, benzinu.

Proč neděláte něco pro lidi?

Takže není to pravda a už to neříkejte! Jasný důkaz je, že občané České republiky uspořili 900 miliard. A dostali peníze i za inflační dluhopisy, které prosadila bývalá ministryně financí paní Schillerová. Potom pan premiér tady mluvil o tom indexu, zpomalení ročního růstu.

Pan Bartoš dneska chodí otevírat ty nemovitosti, které díky našim programům byly postaveny, ale zároveň nás kritizuje.

Bohatí lidé!

Kdo to tam prosazoval?

Stále mluvíte dokola, že to EET nic nepřineslo.

Ano, točené pivo.